Ve sloučené rozpravě je s přednostním právem přihlášen pan místopředseda Okamura v tuto chvíli.

Vážené dámy a pánové, exekucím jako problému se spolu se svými kolegy věnuji přes deset let.

Navrhovali jsme jako dílčí změnu slučování exekucí či v minulém volebním období jsme navrhli, a zároveň nám to vláda tenkrát zamítla, místní příslušnost, tedy takzvanou teritorialitu. Ale od počátku nám bylo jasné, že skutečně systémové řešení je jen jedno, a to je deprivatizace, tedy zestátnění exekutorů.

Změny navrhované v tomto zákoně jsou do jisté míry zlepšení, ale neřeší jádro problému. Podle našeho hnutí SPD by bylo dobré, když exekuce bude spravovat jeden exekutor. Vládní zákon ale navrhuje, aby exekutor, který dostane pohledávku, ji předal tomu exekutorovi, který vede řízení, které bylo zahájeno jako první. Fajn, ale náklady na změny navíc nese věřitel nebo ve vyjmenovaných případech dlužník. A zbytečně. Jelikož kdybychom přijali námi navrhovanou teritorialitu, pak má každý občan místně příslušný exekuční úřad, tak jako má soud, a nic se nemusí přeposílat ani řešit dalšími zákony. Nemyslím ale, že teritorialita, tedy místní příslušnost exekutorů, je samospasitelná.

Jak víme, nefunguje ani omylem nějaká samoregulace a kontrola zákonnosti v rámci Exekutorské komory. Problém exekutorů nebyl a není jen ve špatných zákonech, ale v tom, že na tyto zákony mnoho exekutorů po léta beztrestně kašle.

A dosavadní vlády to podporují.

Český systém je ojedinělý zřejmě na celém světě. A povedlo se mu zruinovat velkou část populace a dostat ji do dluhových pastí.

A tady bych jenom připomněl, že už tady leží velmi dlouho návrh zákona z pera SPD, který by ukončil lichvu v České republice, to znamená, návrh na zastropování úrokových sazeb u spotřebitelských úroků.

A naopak, stát v momentě, kdy takto zadlužený člověk nezvládá platit třeba zdravotní a sociální odvody, ho doráží jednak vysokým penále a samozřejmě také DPH, kterou na exekucích stát vybírá v té nejvyšší sazbě.

Je to nemožné, protože kdykoliv to půjde, liška kuře sežere.

Bohužel, či bohudík čas vyvrátil všechny mýty, které kdysi vedly k privatizaci exekucí. Při schvalování zákona o soudních exekutorech v roce 2000 byla hlavním argumentem předkladatelů tvrzená neefektivnost výkonu rozhodnutí ze strany soudů. Tehdejší úspěšnost systému výkonu rozhodnutí, prováděného soudy dle části šesté občanského soudního řádu nebyla však přesněji analyzována či vyčíslována, ale odhadovala se na 30 procent. To se však ukázalo jako účelová nepravda.